Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přebírám řízení schůze. Tímto vás všechny zdravím. Podotýkám, že se nacházíme v obecné rozpravě, a v tuto chvíli další, kdo je přihlášen do rozpravy, je pan poslanec Karel Tureček. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Zároveň ten zákon provádí implementaci příslušných evropských směrnic do našeho právního řádu, a jak sám předkladatel přiznává i v důvodové zprávě, i přes nastavení jasných pravidel v obou zmíněných oblastech prostřednictvím předpisů evropských i národních praxe ukazuje prostor a potřebu pro zlepšení.

První velmi důležitou změnou v rámci návrhu je zavedení označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele prostřednictvím jedinečných identifikátorů.

Oni se musí rozhodovat v řádu hodin, zatímco držitelé povolení a výrobci se rozhodují v řádu měsíců, roků. Oni samozřejmě se rozhodují, zemědělská prvovýroba, naši prvovýrobci se rozhodují v řádu hodin, maximálně dnů.